Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona byl zamítnut. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo. Naprosto respektuji rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Jenom se ještě jednou obracím na pana poslance Votavu, aby se na to hlasování podíval, jak ta opozice zleva fakt vypadá.

Takže věřím, že argumenty tady zazněly. Děkuji panu vicepremiérovi.